Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 72/4. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Toto nařízení navazuje na již existující evropskou právní úpravu v oblasti zdraví zvířat a představuje obecný právní rámec, který bude postupně vyplněn přijetím prováděcích nařízení. Dalším cílem návrhu zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Návrh zákona rovněž nad rámec adaptace uvedených nařízení doplňuje právní úpravu Centrální evidence psů a stanoví související povinnosti chovatelů psů a soukromých veterinárních lékařů. Dále ruší povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit krajské veterinární správě a povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemisťování včelstev mimo území kraje, což přispěje ke snížení administrativní náročnosti. Součástí návrhu zákona je dále například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 8. schůzi dne 5. května tohoto roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy, které byly vypracovány v součinnosti s Ministerstvem zemědělství, jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, proto s nimi souhlasím. Ve druhém čtení vládního návrhu zákona, které proběhlo dne 17. června tohoto roku, byly uplatněny následující pozměňovací návrhy: Za prvé poslance Karla Smetany, který se týká státního veterinárního dozoru, který by měl být nově umožněn i inspektorovi ochrany zvířat proti týrání, kterým bude osoba s vysokoškolským vzděláním v daném oboru, která má specializační vzdělání a v případě pověření výkonem dozoru podle zákona na ochranu zvířat proti týrání i osvědčení o způsobilosti. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovujeme souhlas. Za druhé pozměňovací návrh poslance Pavla Bělobrádka, kterým navrhuje úpravu výčtu subjektů, které budou mít přístup do informačního systému Centrální evidence psů. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovujeme souhlas. Za třetí pozměňovací návrh poslanců Josefa Kotta a Davida Pražáka týkající se rozšíření početního omezení domácích porážek skotu i na skot mladší 12 měsíců. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovujeme souhlas.

K tomuto pozměňovacímu návrhu zaujímáme neutrální stanovisko. Za šesté pozměňovací návrh poslance Petra Bendla týkající se zákona o ochraně zvířat proti týrání. Konkrétně vypuštění možnosti kastrace samců mladších osmi týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků bez anestezie. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovujeme souhlas. Zemědělský výbor jako výbor garanční projednal návrh zákona na své 10. schůzi konané dne 21. června tohoto roku a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v navrženém pořadí. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. Prosím, pane poslanče.

Jsou tam věci i u těch včel, které bych tady rád zmínil.

Aby prostě někdo z té obce měl možnost do toho systému nahlédnout, zjistit, komu ten pes chybí, a vlastně toho majitele informovat.